Toto jsou ty hlavní věci, kterými se dneska zabýváme.

Vážený pane předsedo vlády, vážení kolegové, vážení občané, v minulém roce jste vy, Andrej Babiš, deklaroval, že žádná druhá vlna pandemie nebude. Přišla a trvá dodnes. Podíl občanů, kteří důvěřují české vládě, mezitím klesl ze 40 na 19 %. Občané se bojí, aby se to na podzim nevrátilo, abychom tu neměli novou mutaci, na kterou očkování nezabere, aby vláda opět nezanedbala potřebné kroky kvůli volbám. Lidé při svých každodenních starostech potřebují vědět, jak jsme na to připraveni, aby si naplánovali svoje aktivity. Je zákonná povinnost ho mít a má být každé dva roky aktualizován.

Proto se ptám: Za prvé, připravili jste aktualizaci pandemického plánu?

A za druhé, pro zvládnutí pandemie a důvěru občanů je klíčové se opírat o závěry odborníků. Chválím, že vláda zřídila skupinu MeSES, což byl jeden z kroků, který jsme v lednu a únoru doporučovali. To je ale neplacená dobrovolnická skupina, zatímco tato pandemie potřebuje špičkové profesionální odborné pracoviště, jako třeba Institut Roberta Kocha v Německu. Ptám se, zvažuje vláda zřízení meziresortního institutu pandemické připravenosti s dostatečným odborným zázemím pro řešení pandemie? Děkuji.

Takže děkuji za slovo.

A my občanům připomeneme, co všechno jsme udělali před covidem.

Dále aktuální doporučení Světové zdravotnické organizace, implementaci mezinárodních předpisů.

Evropská komise na expertní úrovni analyzuje, které vakcíny jsou perspektivní, které nejsou, řeší se očkování dětí a další věci, takže v tomto směru pokračujeme.

Má, prosím. Děkuji za slovo.

Ale na Slovensku ho mají, tak já nerozumím tomu, proč česká vláda nemůže sestavit aspoň provizorní pandemický plán, kde budou jasně nastaveny kapacity, pokud na podzim dojde k nějaké komplikaci.